Ještě prosím vás, pane Stanjuro prostřednictvím pana předsedajícího, to jsou různé mantry.

A já vás zvu, protože, ano, to jsou ty mantry, to se stále opakuje. Já hledám těch vašich 13 miliard a nenacházím. A víte proč?

Klidně můžeme tu debatu udělat.

A to všechno, když napočítáme, tak se blížíme 10 miliardám. A jedno procento růstu 13 miliard je podle mého názoru nesmysl.

Než dám slovo panu premiérovi, ještě faktickou poznámku pan poslanec Kalousek. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty, po něm s přednostním právem pan premiér a pan předseda Stanjura.

Dvacátý se pohyboval někde kolem 400 milionů.

Takhle se dělají ty počty. A proto někteří velcí oligarchové potřebují držet v ruce tu legislativu, která by jim tohle umožňovala. Děkuji panu poslanci Kalouskovi. Teď s faktickou poznámkou pan poslanec Bendl, po něm s faktickou poznámkou pan ministr Babiš, po něm s přednostním právem pan premiér a pan předseda Stanjura. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

Volné, nevázané peníze. S faktickou poznámkou pan ministr Babiš.

Takže bych byl strašně rád, kdybyste tady zase nelhal. Je to sprostá lež a já to zásadně odmítám! Takže si to nastudujte.

Prosím, pane poslanče.

Tak teď už se dostane s přednostním právem na pana premiéra. Prosím, pane premiére, máte slovo. Po něm pan předseda Stanjura. Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, já myslím, že parlamentní debata je užitečná, je důležité poslouchat, co říká opozice. Ale já se chci omluvit panu Stanjurovi, panu Kalouskovi, že nebudeme jednat podle toho, co nám doporučují. Já prostě děkuji za všechny dobré rady, které jste nám teď dali v průběhu uplynulé rozpravy, ale musím říci, že moje zkušenost s tím, když jste mohli ta vaše doporučení a recepty realizovat v praxi, je prostě negativní. Já si nemyslím, že bychom zemi vedli dobře, pokud bychom se řídili vašimi radami. Vy jste přece měli možnost vaši politiku realizovat.

Chci jen připomenout panu Stanjurovi, že vy jste si je rozhodovali, jak jste chtěli. I ten druhý pilíř jste si postavili vy. Vy jste si nastavili jeho parametry. To nebyla sociální demokracie.

Oni sami špatně, když měli tu možnost, nastavili druhý pilíř, sami to tady v debatě uznali, že to dopadlo katastrofou, a teď dávají dobré rady současné vládě, jak má dělat důchodovou reformu. Máte na to právo. A myslím, že je povinností vlády, aby poslouchala, co říká opozice, my to tady poctivě děláme, posloucháme, co říká opozice, ale nezlobte se na mě, že tyto vaše rady nebudeme realizovat, protože když jste tu možnost měli vy, tak to dopadlo špatně.

Celá střední Evropa rostla a byla tu jediná země za Nečasovy vlády, která byla v recesi. A dva roky byla v recesi a daně se vybíraly skutečně hodně špatně. Byly tam velké daňové propady a byl tam velký problém. Hádejte, která to byla země, která za Nečasovy vlády jediná ve střední Evropě byla dva roky v recesi? No já vám to řeknu. Byla to Česká republika. Nezlobte se na mě, že nebudeme realizovat vaše rady, protože když jste měli možnost dělat rozpočtovou a hospodářskou politiku, tak to dopadlo tím, že jsme byli v celé střední Evropě nejhorší z hlediska hospodářského růstu. A pak byly země, které nás předbíhaly. No jak je to možné? Jestliže jste takto chytří a máte ty správné recepty, tak jak je možné, že když jste měli x let po sobě možnost a měli jste většinu a mohli jste si ty věci nastavit, jak jste chtěli, že to dopadlo tak, jak to dopadlo. To mi teda vysvětlete.